Vládě svévole a zvůle, vládě, která ubližuje aktivním a pracovitým lidem. Přijímáte nové úředníky, místo abyste státní správu ztenčili. Občany otravujete stále novým a novým papírováním. Nedovolíte lidem už ani porazit strom na vlastní zahradě, aniž by k tomu nepotřebovali speciální povolení. Dáváte více peněz na sociální dávky, místo abyste přiměli ty, kteří se práci schválně vyhýbají, aby přestali na systému parazitovat. Zato slušné a poctivé lidi trestáte. Vždyť ministr průmyslu a obchodu neváhal živnostníky označit za parazity. K čemu je dobrá vláda, která ani neví, že právě živnostníci a drobní podnikatelé drží ekonomiku České republiky nad vodou? Pokud máte udělat něco dobrého, zůstává u slov. Pokud chcete škodit, hned tak činíte. Zavádíte registrační pokladny. Inspirujete se přitom v Chorvatsku, kde systém selhal. Tam totiž chceme patřit. Rozumím ale, že tam se dívat nechcete. Jinak byste viděli, že tak obrovský střet zájmů, v němž se nachází Andrej Babiš, není v liberální demokracii možný. Takový systém by totiž vyhovoval jen jednomu člověku Andreji Babišovi. Jak je možné, že ministr financí lže a trapně se vymlouvá? Jak jinak popsat situaci, když před několika dny tvrdil, že hnutí ANO nepodpoří zákon o biopalivech? Když jeho poslanci pro zákon ruku zvedli, ministr tento nesoulad mezi řečmi a činy vysvětloval vzpourou poslaneckého klubu. Přitom každému je jasné, že jde o 5 mld., které Agrofert získá.

Je to nepředstavitelné číslo. Nemůžeme přece jen tak přihlížet, jak si ministr financí přihrává peníze do vlastní kapsy. Ptám se vás, členové vlády, ptám se vás, vládní poslanci, proč nehájíte zájmy občanů, ale jen zájmy své vlastní. Proč se nepostavíte za zájmy naší země v Evropské unii? Proč trváte na přijetí eura přesto, že pro to neexistují rozumné důvody? Proč nepředstavíte smysluplnou vizi, jak čelit terorismu a ilegální migraci? Důvodem je vaše neschopnost, ale i nezájem. Vaším cílem je jenom prospěch váš a vašich kamarádů. Premiér Sobotka prosazuje socialismus, který už tolikrát selhal. Prosazuje stále větší kontrolu našich životů, stále větší závislost na státu, který v roli velkého bratra hlídá každý náš krok. Andrej Babiš žádnou vizi nemá. Jen konkrétní zájem získat víc peněz. Premiér a ministr financí spolu otevřeně kšeftují. Jsem si jistý, že takovou formu korupce nepodpoří žádný poslanec, který se skutečně zodpovídá svému svědomí a svým voličům. Tuto zlovolnou vládu nesmí tolerovat nikdo, komu není lhostejná budoucnost této země. Proto vyzývám k vyslovení nedůvěry této vládě. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v chování a jednání mnohých lidí je i přes dlouhé historické období vývoje lidstva i v současných společenských podmínkách patrné, že historicky primitivní pudová podstata a biologická podmíněnost zůstala téměř beze změny.

Dokladem toho je i naše dnešní jednání. Pozoruhodné je především to, že návrh na vyslovení nedůvěry současné vládě vznáší především ta část opozice, která ovládá metody vytváření virtuální reality a dostává k tomu také mimořádný prostor v médiích, tak jako dříve jej dostávali k tomu, aby svou padlou vládu hanebně vydávali za vládu rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci a kmotrům a svého někdejšího premiéra Petra Nečase za pana čistého.

Vše pak skončilo, jak všichni dobře víte, až neuvěřitelným fiaskem. Chci být správně pochopen. Pokud podrobuji důrazné a nesmlouvavé kritice komickou frašku na téma důvěryhodnosti, kterou se pokoušejí hrát představitelé pravicové opozice, ani v nejmenším nemíním obhajovat chyby současné vlády, včetně chyb vicepremiéra Andreje Babiše a jeho politického hnutí, jehož majetek na rozdíl od České republiky neustále roste. Nic však nenasvědčuje tomu, že by současná vláda byla pro republiku a pro občany pohromou takového rozsahu, jakou byla vláda Petra Nečase. Troufám si dokonce tvrdit, že současná ne příliš důvěryhodná vláda, kterou nemám důvod podporovat, zatím stojí, chcili být objektivní, stále ještě o třídu výš než její ostudně padlá předchůdkyně. Ne, nemůžeme očekávat, že problémy, které jsou v současné době čím dál patrnější, někdo za nás vyřeší.

Například na to, že děti ze sociálně slabých rodin dneska často nemají peníze na školní obědy a že ve školách pokukují i po svačinách šťastnějších spolužáků, upozorňují učitelé a některé charitativní organizace už delší dobu.

Skutečně Česká republika je tak chudá, že nejen mnohé kvalitní zájmové a sportovní aktivity, ale docela obyčejné zájmové kroužky si mohou dovolit jen děti z rodin, které na to mají? Vyjádření resortních ministrů, že českým dětem ze sociálně slabých rodin by mohly být školní obědy hrazeny z prostředků tzv. evropských fondů, evokuje mnohé. Třeba polévkové akce pro děti nezaměstnaných v meziválečném období.